Bohužel ani dozorový úřad, ani soud ale nenaznačily, jaká opatření by měl udělat. Jinými slovy řekly, co nepovažují za dostatečné, ale už neřekly, jaké opatření by měl ten, kdo to objednává, do budoucna přijmout.

A jen pro vaši představu, vy, kteří nejste třeba tak v detailu, tak u zasílání nevyžádaných obchodních sdělení podle současné úpravy, nebo v uvozovkách našeho nebo teď projednávaného zákona, hrozí pokuta až 10 milionů korun, ale pozor, pokud budete posuzováni podle porušení GDPR a nedej bože zároveň, tak tam jsou ty pokuty mnohem vyšší, a to násobně.

Sečteno a podtrženo, ať na to upozorním opravdu věcně, děje se to, že vztah regulace toho elektronického zasílání obchodních sdělení a vedle toho pravidel pro zpracování osobních údajů není jednoznačný, není výkladově jednoznačný a nejsou na to dány judikáty.

Je to zkrátka pro firmy a pro podnikatele právní nejistota.

Děkuji za pozornost. Také děkuji. Nyní se tedy hlásí pan poslanec Marek Novák. Děkuji za slovo, paní předsedající. Jak jsem již předeslal, tak se vyjádřím k návrhu na projednávání dle § 90 a vlastně proč to veto.

My jsme tady v tomto návrhu slyšeli vlastně jenom jednu škálu pokuta až 10 milionů korun. To znamená, že Český telekomunikační úřad vlastně nemá žádné škálování a sám na to upozorňuje, že vlastně by následně byl víceméně nucen téměř za každý přestupek udělovat maximální výši pokut.

Nicméně přiměřenost v tom návrhu víceméně předpokládána není, je tam označena pouze slovem. Jak upozorňují některé významné organizace, které se této oblasti věnují, navrhovaná výše pokut poslední podmínku přiměřenosti skutečně nesplňuje. Pro ilustraci, za přestupek dle § 11 odst. 3 bodu q) podnikateli hrozí pokuta 10 milionů, pokud nezpřístupní podnikatelskému uživateli informace o fungování a efektivnosti mediace týkající se jeho činnosti. Absurdita navrhované výše pokuty pak vynikne například ve srovnání se shodnou horní hranicí pokuty pro provozovatele jaderné elektrárny, který při provozu jaderného reaktoru nesplní všechny zákonné povinnosti při výměně jaderného paliva, či v případě porušení povinností v oblasti podnikání na kapitálových trzích o dohledu v oblasti kapitálového trhu. Skutečně ta pokuta je stejná 10 milionů korun. Na problematiku vysokého rozpětí bez škálování dle reálné škodlivosti přestupku upozorňoval v rámci připomínkového řízení právě i dotčený Český telekomunikační úřad, který má vykonávat podle návrhu zákona dozor a má následně o těchto přestupcích rozhodovat.

A jak bylo zmíněno, implementační doba uplynula. Ano, tlačí nás čas. Budu velmi rád a intenzivně spolupracovat s ministerstvem na tom, abychom narovnali všechny nechci říkat nedostatky, ale potřebné změny, které ten návrh potřebuje.